Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už od začátku projednávání tohoto návrhu ve Sněmovně říkám, že kdyby tady z toho návrhu zůstala jediná věc, a to je nějaká regulace a nastavení jasných pravidel u poskytování úschov, tak zbytek toho zákona klidně tady být nemusí.

Jsou to ty největší dispozice s penězi v životě naprosté většiny lidí.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji.

Druhá věc. Já si myslím, že to pojištění je právě namístě. Já jako klient, který kupuje nemovitost, si nevybírám realitní kancelář.

A chci, abych nemusel řešit pojištění. Chci mít to vědomí, že to vše je zákonem řešeno.

Já zareaguji na pana předsedu Filipa a na pana poslance Dolínka vaším prostřednictvím, co se týká těch pojištění. Já jsem tady dával příklady, které uvádí sama důvodová zpráva.

Nicméně tak jak je ten zákon koncipován, tak ten vlastně dělá to, že musí být pojištěn makléř. Proto já jsem tady předkládal, nebo předkládám, pozměňovací návrh a ten byl smyslem té řeči.

Proto si myslím, že ten zákon sám o sobě vytváří nerovnosti.

Takže z mého pohledu je to dneska spíše o pocitu než o reálném faktu, tak jak si čtu důvodovou zprávu. Stále faktické poznámky. Děkuji. Já jenom rychle dvě poznámky. Je potřeba si skutečně uvědomit, že ten zákon má ochránit spotřebitele. Kolik obchodů každý z vás za život udělá? Jeden, dva maximálně. To znamená, skutečně není možné po občanovi chtít, aby měl všechno nastudováno.

Děkuji, pane místopředsedo.

Advokáti jsou vázáni velmi přísnými pravidly.

Prostě úschovy se poskytují bezhotovostně.

Nyní zatím poslední faktická poznámka pan poslanec Tomáš Kohoutek. Prosím, vaše dvě minuty. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

A dneska nikomu nepřijde nenormální, že každá cestovka, která je operátorem, musí mít koncesi, musí mít pojištění, a to se bavíme o službách řádově desetitisíce, maximálně statisíce korun. V realitním trhu se točí miliony, desítky milionů, a chtěli byste to mít pořád, že to je volná živnost, kdy živnostenské oprávnění dostane každý, kdo přijde a zaplatí na živnostenském úřadě tisíc korun, bez pojistky? Já si opravdu myslím, že pojištění realitních kanceláří a úschovy jsou základem a je to standard všude v západní Evropě. Ke kolegovi Dolínkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Advokátem jsem byl, dneska jsem notářem. Nikdy jsem nevzal peníze v hotovosti, ani jako advokát, notáři nemůžou brát peníze vůbec v hotovosti, v tomhle mají advokáti jakousi výhodu, ale je to pouze do částky 270 tisíc korun.

Nyní nevidím nikoho ani v obecné rozpravě, že by měl zájem. Ani na faktickou.

Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Takže pane poslanče, máte slovo.